Protože by měli být féroví vůči městům a obcím a měli by, a koneckonců možná i to byl důvod, proč jsme se na tom dohodli na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že chceme, aby byly podpořeny i rozpočty měst a obcí, tak prosím zkuste i toto vzít v úvahu, ať tu nejste v konfliktu zájmů. Podpořte i města a obce. Protože jinak to opravdu vzhledem k tomu, že v České republice převážně vládne sociální demokracie, bude zjevně vypadat tak, že se rozpočtové určení daní týká krajů jenom proto, že sociální demokracie má svého premiéra a v 95 % krajů vládne. To si myslím, že je potřeba, abyste byli féroví vůči všem samosprávám bez ohledu na to, kdo tam zrovna momentálně má či nemá většinu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Pokračujeme v rozpravě vystoupením pana poslance Františka Váchy. Připraví se pan kolega Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, moji předřečníci pan Vilímec, Kovářová, Pavera i pan poslanec Bendl udělali myslím velmi kvalitní a důkladnou analýzu toho problému, který teď tady máme na jednání. My rozhodujeme o podobě vládního návrhu zákona o rozpočtovém určení daní, který lze v této formě, v jaké byl předložen, považovat za diskriminační. Vláda chce vědomě zvýšit dotace pouze jedné úrovni samosprávy a druhou tím poškodit. Kolegyně a kolegové, já předpokládám, že všichni, kdo tady sedíte, jste z nějaké obce. A mě by zajímalo, co řeknete občanům, až se vrátíte domů, jestli až přijdete do hospody, tak řeknete: Pepo, prostě dali jsme ty peníze krajům, nebude chodník, nebude ta kanalizace, protože nám to někdo na klubu nařídil, tak jsme ho poslechli.

Přesto tato myšlenka tady se dostala na plénum, tak ji nemůžeme nezmínit. Zajímavý je rozpor mezi závěry rozpočtového výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Tak už tady vidíte, že výbor pro veřejnou správu, že tam sedí lidé, kteří rozumí veřejné správě, kdežto ve výboru rozpočtovém jsou lidi, kteří vidí jenom ty peníze a už nevidí ty lidi, někteří, pravděpodobně ti koaliční a ne ti opoziční vidí jenom ty peníze a ne ty lidi, kteří na těch obcích jsou. Pane ministře, já jsem vás 10. září interpeloval ve věci nedostatečné výše příspěvku obcí na výkon státní správy.

Je známo, že řada obcí na přenesenou působnost dlouhodobě doplácí ze svých daňových příjmů, o kterých se teď bavíme.

To je jistě záslužné, avšak tato výše je samozřejmě nedostatečná. Jako příklad mohu uvést, že vláda, a už to tu bylo zmíněno mnohokrát, vláda chystá navýšit státním úředníkům mzdy minimálně o tři procenta, což se rovněž týká úředníků samospráv a bude to znamenat dodatečné výdaje samospráv.